Děkuji.

Je to nějaká politika.

Ale v případě, že máte pocit, že tomu tak není, tak samozřejmě jako poslanec můžete určitě navrhnout takové opatření. My jsme...

Milionů.

Ale v této chvíli naše vláda toto neřeší.

Děkuji.

Ovšem stanovisko Spojených států bylo úplně jiné. Podle právníků Ministerstva zahraniční Spojených států mlčení prostě jen znamenalo, že se o reparacích teprve bude jednat v budoucnosti. Reparace může nadobro vyloučit jen mírová smlouva s Německem s příslušným ustanovením, ale taková tady prostě není. Máte pravdu, na takovouto interpelaci je to poměrně omezený čas, omezený prostor. Budu se snažit v bodě odmítnuté poslanecké interpelace toto téma s vámi ještě jednou otevřít a posléze navrhnout nějaké příslušné usnesení za tuto Sněmovnu, které potom budeme řešit i s vámi.

Tato problematika určitě nebyla za stávající vlády řešena, ale pokud vy jste přesvědčen, že to má nějaké řešení, tak o tom budeme diskutovat.

Prosím, pane poslanče.

Určitě to bude vypadat velmi, velmi dobře, až přijede jeho přítel estonský premiér a bude mu ukazovat, jaký má papírový notebook a jak to tady papírujeme, a určitě nám budou všichni věřit, že tady zavedeme elegislativu, čili elektronický způsob přípravy zákonů, tak aby se pod ně ve výsledku podepisoval třeba předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny elektronicky.

Pět let tam sedíte prostě na tom ministerstvu. Máte tam svoje nominanty. A ministerstvo má samozřejmě v gesci stavební řízení. Může to změnit. Máte v gesci primátorku hlavního města Prahy, takže i velké úřady, no a pět let se nic neděje a stavební řízení jsou pomalejší a pomalejší, a prostě ti lidi na to pak čekají tři čtvrtě roku, rok, než jim dá stavební úřad razítko na nějakou blbost, s kterou čekají na úřad.

A neděláte s tím vůbec nic. Děkuji.

Co na to říct, na tu demagogii?

Můžete se smát, co chcete.

I veřejný, abyste se ukázali, jací jste borci. Takže jakých pět let? A něco jsem tam dokázal na tom Ministerstvu financí. Zásadního.